Vážený pane předsedající, já bych se tady zastavil u jednoho takového neříkám problému, ale je to majetková účast nebo majetkový podíl státu ve společnosti ČEZ. Majoritním akcionářem společnosti ČEZ je tady český stát. Samozřejmě, v dozorčí radě tomu odpovídá i počet lidí, kteří zastupují stát.

A samozřejmě moje otázka zní: Proč stát, když má 70 % v této společnosti, proč tedy není schopen ovlivnit prodej elektřiny přímo tady v České republice, musí se prodávat přes ty burzy, přes Lipskou burzu, a proč není schopen se domluvit anebo nějakým hlasováním třeba neupravit podíly těch ostatních akcionářů? Nemyslím tím podíly, ale to, že se třeba nebudou vyplácet nějakou dobu dividendy nebo že budou menší a podobně, protože českým spotřebitelům by to samozřejmě velmi prospělo.

Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážený pane poslanče Kotene, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych chtěl s ohledem na tu interpelaci připomenout, že držitelem a vykonavatelem akcionářských práv ve společnosti ČEZ je Ministerstvo financí.

V této souvislosti bych chtěl upozornit na zákony o akciových společnostech, které jasně stanoví, jaká práva mají majoritní akcionáři, jaká práva mají minoritní akcionáři, a chci v této souvislosti upozornit na to, že jedním z těch práv je například svolávání valných hromad, mimořádných valných hromad, schvalování účetní uzávěrky, rozhodování o rozdělení zisku. To jsou věci, které se dějí v nějakých lhůtách, které jsou stanovovány zákonem. A zároveň k těm právům akcionářským patří například právo jmenování statutárních orgánů, například dozorčí rady, a prostřednictvím dozorčí rady pak představenstva a vedení firmy. A zde bych chtěl opravdu poukázat na to, abyste si dobře přečetl, jaká jsou práva a povinnosti členů dozorčích rad, případně managementu akciových společností, ale určitě tam nepatří možnost rozhodovat o nějakých konkrétních obchodních záležitostech.

Děkuji. Je zájem o doplňující dotaz? Vážený pane ministře, děkuji za odpověď.

A to je právě to jádro toho problému.

Děkuji.